Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na poradu klubu Úsvit přímé demokracie uplynula.

Ostatní kolegy prosím o klid, abychom vyslechli návrh na změnu pořadu schůze. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Navrhuji zařadit nový bod s názvem Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Dovolím si krátké zdůvodnění. Výbor pro životní prostředí, veden obavou, že současná vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny má ambici přímo deklarovanou ambici věnovat se tak zásadní problematice, jako jsou limity těžby v severních Čechách, navrhuje Poslanecké sněmovně usnesení, které by stávající vládu vyzvalo nepřijímat k této věci žádná strategická rozhodnutí. Ta bezpochyby náležejí až politické vládě s důvěrou této Poslanecké sněmovny. Jako taková nemůže být ukončena v nejbližších týdnech. Děkuji panu poslanci Robinu Bönischovi. Budeme tedy rozhodovat o tom, že bychom na dnešek zařadili usnesení výboru pro životní prostředí jako pátý bod dopoledního jednání. Nyní požádám pana kolegu Daniela Hermana, aby se ujal slova s návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vládo, kolegyně a kolegové, mám návrh na rozšíření pořadu schůze Poslanecké sněmovny o prohlášení k situaci na Ukrajině a prosím zařadit tento bod hned teď před jednáním, protože bude velmi krátký a nezdržím vás. To samozřejmě můžeme rozhodnout hlasováním. Hlásí se pan předseda Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, rozumím návrhu pana kolegy Hermana, také vnímám aktuálnost situace na Ukrajině. Nicméně v této Sněmovně bývalo dobrým zvykem, že takovéto rezoluce projednával zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, a ten buď rezoluci schválil, a v případě, že se jednalo o velmi výjimečnou věc, doporučil Poslanecké sněmovně, aby se jí zabývala. Byl bych rád, kdybychom tuto praxi drželi i v tomto volebním období. Máme zde odborný výbor, který je složen z lidí, kteří se zabývají zahraniční politikou, a bylo by vhodné, aby takovéto věci předjednal právě tento výbor. Děkuji panu předsedovi.

Jsem informován, že zahraniční výbor takovou věc bude projednávat.

Návrh byl přijat. Zařadili jsme tedy bod č. 5 dnešního dopoledního jednání. Nyní rozhodneme o návrhu pana kolegy Daniela Hermana. Děkuji za slovo.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Daniela Hermana.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.